Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, deset minut vyhrazených na přestávku uběhlo a já mezi námi vítám pana ministra kultury Antonína Staňka, který zřejmě bude dnes zastupovat celou vládu, a budeme pokračovat v odpovědích na písemné interpelace.

Tato interpelace je přerušena do přítomnosti pana premiéra, který je dnes omluven. Pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem pouze upozornit na to, že ta písemná interpelace je z října tohoto roku, a od října tohoto roku se pan premiér nedostavil na písemné interpelace. Stále tady pan premiér nechodí na písemné interpelace ráno.

Vláda si do svého programového prohlášení sama napsala, že bude vycházet vstříc kontrole Poslanecké sněmovny, a přesto premiér nechodí na písemné interpelace. Děkuji. Tuto interpelaci nebudeme probírat, protože je přerušena.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Jaké to překvapení! Jenom pro vaše připomenutí, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jenom připomenu, čeho se moje interpelace týkala.

Prvního listopadu, možná si na to vzpomenete, byla paní ministryně rovněž omluvena, ale přišla před 11. hodinou, takže se interpelace otevřela. Já jsem trpělivý člověk. Ač jsem se domníval, že s paní ministryní to zvládneme vyřešit do konce roku, očividně to tak není. Nicméně si myslím, že by bylo fér dát příležitost paní ministryni, aby to, co tady říkala, mohla dokončit. Protože byla přerušena v polovině. Proto dávám návrh na přerušení interpelace do doby přítomnosti paní ministryně. Návrh registruji. Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby se uklidnila, budeme hlasovat. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení?

Budeme v interpelaci pokračovat. Pan předseda Stanjura se hlásí.

Čeho se bojíte? Připadá vám normální, abychom tady vedli interpelaci v nepřítomnosti ministryně? My jsme připraveni. K čemu pak je nástroj písemné interpelace? Úplně k ničemu. A to je postoj k opozici hnutí ANO. Teď se tváříte, že to myslíte vážně. A když máte možnost, tak se debaty prostě bojíte.

Nechvalně proslulý šéf Finanční správy odchází, údajně na vlastní žádost. Zůstávají za ním prohrané soudní spory a rizika velkých ztrát pro státní rozpočet. Pan premiér a paní ministryně mu poděkovali za skvěle vykonanou činnost, což je moc hezké. Vzpomenu si, když spustil ve Finanční správě akci na kontrolu malých a drobných podnikatelů. Nevím, jestli mu to radil plukovník Šlachta, nebo někdo jiný, ale nemyslím si, že to je normální přístup k našim malým a drobným podnikatelům.